Já také děkuji velice. V tom případě otevírám rozpravu, do které mám v tuto chvíli čtyři přihlášky.

Prosím, pane poslanče. Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vypadá to, že ani dnes nestihneme tady tuhle trvalku odhlasovat. A bude vyřešeno a posuneme se dál. Nebudu už zdržovat argumenty.

Ale k panu senátorovi, který tady přednesl tu verzi, aby tento návrh zákona úplně zmizel, bych řekl: Prosím vás, pane senátore prostřednictvím, asi musím taky, pana předsedajícího, když hovoříte v době svého vzniku měl tento návrh snad opodstatnění. To vypadá, jako by to byl léta páně před sto lety návrh, a teď jsme se k němu po těch sto letech dohrabali a už byly nějaké jiné časy. Pár let. Dokonce ještě nedávno pronášel tady šéf poslanců hnutí ANO, že to potřebuje odstup na vyhodnocení, a nějak stále jsem to vyhodnocení nikde neviděl, neslyšel.

Dodal bych, že tento návrh, který je teď v platnosti, vzešel při vší úctě ze Senátu, od vašich kolegů. Možná tam někteří sedí. Víte to vůbec, pane senátore? Takže senátní produkt prosím. Tak já jsem, podívejte se na ty stenozáznamy, nikdy nepoužíval žádné slovo jako zákaz, příkaz nebo já nevím co. Zato od těch kritiků neustále tato slovíčka padala. Já jsem používal maximálně slovo omezení nebo regulace, a to v souvislosti s tím, že se domnívám, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování prostě nemusí být na prvním místě.

Protože jsme v minulém volebním období měli podobný názor, tak bych předpokládal, že si dovedli třeba i v rámci vlády vynutit, že pokud to pro ně bylo důležité.

Víte, my tady opravdu jednáme o tom, jako kdybychom těch svátků měli 140. Máme jich 14 ve 13 dnech, probůh. Tak já nevím opravdu na ekonomiku to nedopadá.

Nepoškozuje, protože lidé nakoupí jindy.

Ale jsou věci, které jsou zbytné, a jsou věci, které prostě musí fungovat vždycky. Tomu přece rozumíme.

Tak ať si kdo chce slaví Vánoce, kdy chce. Ať jde nakupovat, proč tomu bránit. Víme přitom, že to nepotřebuje.

Já myslím, že ne. A poslední věc, kterou zmíním. Z těch 14 dnů jenom osmi se to týká. Jak ty lidi, chudáci, prostě se v tom mají vyznat? A také pan předseda Kalousek, zde momentálně nepřítomný. Takže tyhle argumenty padaly. Nikdo neudělal z těchto lidí nic pro to, aby se ten chaos odstranil.

Právě proto, že nemusíme, ale můžeme, tak jak je to v mnoha dalších evropských zemích. A jiný závěr z toho. Nedělejme prosím polovičaté návrhy, tady ty nedodělky. Potom se to vleče, je to skoro neřešitelné, nebo nemá se nikdo k tomu řešení. Buď ano, nebo ne. Já jsem demokrat, podřídím se většině, ale nejhorší je tady takhle napůl prostě. Přeji vám dobré rozhodování a hezký večer. Vaše vystoupení vyvolalo pět faktických poznámek. Jako první je přihlášen pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Veselý.

Já nemám faktickou na pana kolegu, co mluvil před chvílí, ale na pana senátora a na pana kolegu Nachera.

Ten byl přijímán proto, aby tam nemuseli být ti prodavači, kteří musí těm lidem prodávat. Já nikomu nebudu říkat, jestli má jít na nákupy, nebo ne.

Také padaly argumenty, že sklady fungují apod.